A nyní bychom měli pokračovat v přerušeném bodu, nicméně mám zde několik přihlášek s přednostním právem jasně specifikovaných před zahájením bodu číslo 3, takže já nyní přečtu pořadí, abyste věděli, v jakém jste přihlášeni.

A jako první tedy pan předseda Jan Jakob a já nejprve poprosím rána bývají náročnější na zklidnění. Kolegyně a kolegové, prosím, zachovejme tady klidné prostředí pro pana předsedu.

Tedy celkem dohromady už 35 hodin a 10 minut.

Z toho důvodu, že takto opozice nepřipustila další časový prostor pro diskusi a z důvodu, aby se v rámci diskuse dostalo na co nejvíce z přihlášených poslanců bez přednostního práva, jsme byli nuceni odhlasovat omezení řečnické doby na dvakrát 10 minut. Spočítal jsem i počet jednotlivých vystoupení.

Asi nepřekvapí, že víc než 70 % z nich byli poslanci opoziční.